Ptám se: má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo souhlasí, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Pavel Holík?

Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní tedy žádám pana ministra dopravy Antonína Prachaře, aby přednesl úvodní slovo k této mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o silniční dopravě. Pane ministře, máte slovo.

Mimo jiné se řeší i záležitosti osobní dopravy a řeší se i záležitosti zpoplatnění.

Cílem navrhované úpravy je vytvoření komplexního rámce pro provozování nákladní, osobní silniční dopravy mezi oběma státy.

Sjednání smlouvy nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Děkuji panu ministrovi dopravy. Nyní žádám nově zvoleného zpravodaje Pavla Holíka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde panem ministrem přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě. Doporučuji přikázat zahraničnímu výboru k projednání tento sněmovní tisk. Děkuji vám. Děkuji za krátkou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do obecné rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Budeme hlasovat, aby byl tento tisk přikázán zahraničnímu výboru. O tom rozhodneme v hlasování 33, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 46.